Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru bezpečnostnímu.

Hlasování číslo 107, přihlášeno 154 poslanců, pro 36, proti 80. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že tento návrh nebyl přikázán dalšímu výboru k projednání. Končím projednávání tohoto bodu.

Ptám se předsedů klubů, jestli si přejí zahájit projednávání dalšího bodu, který přerušíme v 19 hodin, nebo ukončíme dnešní jednání... Je zde zájem, abychom tento bod zahájili. Já tomu zájmu vyhovím.